Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já si dovolím vznést návrh.

Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu. Pan ministr nemá zájem, ani pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo.

Návrh byl přijat a odsouhlasili jsme, že se garanční výbor návrhem zákona nebude zabývat. Končím druhé čtení tohoto návrhu, děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končíme projednávání bodu 4.